Teď k samotné vyšetřovací komisi.

Tak jsem jim poděkoval za důvěru, protože jsem ve dvou vyšetřovacích komisích seděl.

Tak tady budete dva měsíce, strávíte prázdniny.

A já vám, těm, kteří se necháte nominovat, přeji hezké léto.

Takže prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To tady ani nikdo neřekl.